Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Považujeme za nutné deklarovat, že zajištění suverenity, územní celistvosti a ochrana bezpečnostních zájmů České republiky, jakož i života a bezpečnosti občanů České republiky je pro nás absolutní prioritou. Současně konstatujeme, že jsme přesvědčeni o tom, že je to v prvé řadě úkol nás, abychom zajistili to, co je v našich zákonech deklarováno, a že to považujeme současně za předpoklad dalšího hospodářského růstu a úspěšného rozvoje celé země. Jsme si plně vědomi dramatické situace, která vznikla vyvoláním krize na Ukrajině, a jsme si vědomi i toho, jaký je podíl mocností, chceteli především Spojených států, Evropy, Evropské unie, Ruska na této situaci.

Nedovedeme si představit zajistit opravdu efektivní bezpečnost v Evropě bez toho, aniž bychom se bavili o bezpečnosti v rámci celé Evropy. Račte se podívat na mapu a uvědomit si, jaký kus Evropy například zabírá evropská část Ruska a Ukrajina. Proto tedy konstatujeme, že všechna tři navržená usnesení považujeme za redundantní, tedy nadbytečná, a nemůžeme je podpořit.

Takže jiná než přednostní práva neudělím. Máme tři návrhy na usnesení a dovolte mi... Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl panu poslanci Černému poděkovat za jeho vystoupení, protože bylo velmi edukativní, zejména pro poslance sociální demokracie, ale nejenom pro ně. Pro nás pro všechny.

Jsem tolerance sama, pane předsedo. Budeme pokračovat. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Děkuji za slovo. Kdybych zrekapituloval tu debatu, vystoupilo v ní celkem 9 poslanců včetně pana ministra. Musím říct, že vystoupili členové všech poslaneckých klubů. Škoda, že nevystoupil pan premiér k tak závažné otázce. To se nedá nic dělat.

Všichni to víme a pak je to docela zbytečné, o tom hlasovat.

A pokud je to pravdivé, a říkám, nechci se přít, tak je dobře, abychom se za to nestyděli, abychom z toho nedělali málem utajenou informaci a abychom to řekli veřejně. Opět bez toho, aniž bych se přel, jestli to pravda je, nebo není. Nicméně řekněme si, že cítím jistý rozpor ve vystoupení.

Ale pak jakou to má logiku, že by ta žádost přišla, pokud by platilo to, co říkali někteří mí předřečníci, že už to automaticky platí?

Myslím si, že nejlépe uděláme, když podpoříme všechna navržená usnesení. Možná někomu z vás bude připadat některá věta nadbytečná, nicméně opakování je matka moudrosti ,a když to připomeneme a bude to veřejné usnesení Poslanecké sněmovny, tak i ti, kteří to doposud nevěděli, pokud je ten výklad správný, se to dozvědí. Děkuji, pane zpravodaji.

Pane předsedo, máte slovo.

Tolik v krátkosti a v tomto smyslu chceme podpořit všechna tři usnesení, která zde ve Sněmovně zazněla. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. A chci znovu zdůraznit, že ta usnesení jsou nesmírně důležitá proto, že se obávám, že pan ministr já se domnívám, že pan ministr řekl pravdu. On prostě řekl pravdu.